A poslední věc.

Je to schváleno, ale s tím už asi nic neuděláme. Děkuji, paní poslankyně. Nyní vystoupí s přednostním právem pan ministr Jurečka. Prosím, máte slovo.

A ještě jedno sdělení paní poslankyně Válková ruší svoji omluvu. Prosím, máte slovo.

Jako dotazy českých občanů, seniorů, lidí a osob se zdravotním postižením, kterým odpovídáme.

Co to je za nepravdu?

A na tom pracujeme.

Děkuji.

Protože to, co jsem tady viděl včera v noci, jak paní předsedkyně Pekarová Adamová zaútočila úplně stejným arogantním způsobem a udělala hlupáky z celého poslaneckého klubu ANO, tak to už je opravdu ta vaše rétorika vládní, ta vaše nervozita, jak vám klesají preference, a vy jste klesli na polovinu.

To jsou vaše problémy, vy si je řešte a pokračujte v této rétorice. A co se týče toho příspěvku na bydlení, vždyť já mám pravdu.